Jistě si všichni vzpomínáte, jak vláda Petra Fialy obhajovala valorizační mechanismus plateb za státní pojištěnce.

Dozvěděli jsme se ještě v únoru letošního roku, kdy tady ministr Stanjura vystupoval a říkal, že valorizační mechanismus musí být uchován, že musí být tři roky, že pak bude vyhodnocen, že je to krátká doba, a ejhle, najednou se potichu vloží do eKLEPu, že bude odložena. A co na to ministr Válek, ministr zdravotnictví, který vypouští neustále balonky?